10.

A předložený návrh za navrhovatele pana ministra průmyslu a obchodu uvede pan ministr pro legislativu Michal Šalomoun, který ho bude zastupovat.

Výborně. Takže prosím, pane zastupující ministře, ujměte se slova.